Evidentně si nerozumíme.

Mě zajímalo, jak se bude v tomto případě postupovat do budoucna, jestli se tyto věci zlepší. Neodpověděla jste mi, nevadí. Věřím, že do budoucna uslyším nějakou konkrétní odpověď. Zkrátka mě zajímá přímo tato věc. Prosím, máte faktickou poznámku, takže vaše dvě minuty. Nepotřebuji dvě minuty. Jestliže otec nemůže platit, má si zažádat o úpravu výživného. Pak ta rodina, dítě, matka s dítětem může žádat o sociální dávky a je to v normálním systému.

To za prvé.

A poslední poznámka. Asi všichni, nebo ne úplně všichni, máte k dispozici aktuální statistiky těch neplatičů, a pokud se k nim dostanete, tak dobře vidíte, že jsou notoričtí neplatiči, kteří nikdy asi platit nebudou, ale je tam velká skupina lidí, kteří se každý měsíc rozhodují, jestli zaplatí, nebo nezaplatí.

Je zájem, takže paní ministryně, závěrečné slovo po obecné rozpravě. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi stručně.

Museli jsme ten koaliční kompromis uzavřít, protože tento zákon je v programovém prohlášení vlády, takže to byla jedna z podmínek našeho koaličního partnera. Takže my jsme o tom velmi, velmi debatovali.

To byly všechno velmi, velmi tvrdé a velmi náročné diskuse.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Tak prosím. Děkuji za slovo. Já se hlásím k těm dvěma pozměňovacím návrhům podrobně odůvodněným v obecné rozpravě.

Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Nemají zájem, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.